A ještě k té komisi. Já si myslím, že ta kontrola je naprosto žádoucí. A pokud tady zaznívá služební zákon, který si vláda upravila tak, aby mohla nepohodlné lidi prostě vyhodit velmi rychlým způsobem, tak já řeknu jenom dvě věci.